A než pustím další faktické poznámky pana poslance Kováčika, Laudáta a Kovářové, budu konstatovat došlé omluvy z jednání, abych zklidnil situaci ve sněmovně.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Už vám měřím čas. Děkuji za slovo.

On tady řeší možné porušení zákona. Jako předseda kontrolního výboru na to samozřejmě má jako každý z nás právo, on jako předseda kontrolního větší.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. On mě pan předseda klubu Kováčik vzal trochu vítr z plachet, protože já jsem chtěl zareagovat na totéž.

A skutečně toto osočování ze strany ministra financí si nezaslouží. Já si myslím, že věc je jasná.

Nicméně tady přesně je potom velký problém, co je pravda a co není pravda.

Sociálním demokratům také to nevadí, a co všechno ještě nebude pravda potom? A k tomu, že Koníček závidí. Já nezávidím.

Informace, kolik on zaplatil na daních, jsou sice zajímavé, ale nejsou relevantní, stačí si to dát dohromady s tím, co už si ze státního rozpočtu, z peněz daňových poplatníků na různých dotacích vzal. Děkuji.

Děkuji za slovo. Já bych ráda zareagovala na pana ministra, na jeho řeč, kde nás upozornil, abychom si zjišťovali informace. To jsem se snažila. Pane ministře, jestlipak víte, co je toto? To je zpráva BDO, která byla zveřejněna, kterou si nechalo udělat Ministerstvo financí. Takže jsem se pokusila zjistit informace.

Vy říkáte 18. Takže jenom kde je možné si tyto informace ověřit. Ptal jste se, co od vás chceme.

Děkuji. Děkuji paní poslankyni Kovářové za dodržení času k faktické poznámce a nyní ještě jedna faktická poznámka pana poslance Františka Váchy.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl zeptat možná vás nebo někoho z předsednictva. Já jsem zaznamenal v médiích, že se předsednictvo usneslo na tom, že pokud bude debata ve Sněmovně vulgární, tak zakročí a přeruší schůzí. Já bych chtěl poprosit, abyste při vystoupení pana ministra financí dávali větší pozor na to, co říká, a případně přerušili schůzi. Možná že jsme příliš okoralí některými výroky. Nyní pan poslanec Zahradník, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře, já jsem dlouholetý komunální a regionální politik.

Ale i když zrovna v této souvislosti se zákonem o elektronické evidenci tržeb by možná bylo dobře, kdyby skutečně celý ten materiál, celá ta myšlenka, na které stojí, celá ta ideová základna byla podrobena důkladné revizi.